Vláda už také konečně přiznává potřebu většího prověřování takzvaných uprchlíků. Bohužel, mediální cenzura nám nedovoluje vyhodnotit skutečný stav a nebezpečí. Na Slovensku prý zadrželi minimálně jeden ozbrojený ukrajinský gang.

Tihle neonacisté, často s kriminální zkušeností, zřejmě dnes putují volně celou Unií a také Českou republikou.

Pravicoví neonacisté útočí a zabíjejí po celém světě, tak jako islamisté, a je neuvěřitelné, že tak jako vládnoucí politici dlouhodobě ignorovali islamisty jen proto, že nechtěli urazit islám, tak teď zase ignorují novodobé nacisty a hitlerovce jen proto, že jsou z Ukrajiny. Když výše uvedené shrnu, vládní zákon se svým způsobem pokouší napravovat předchozí chyby vlády Petra Fialy, které stály a stojí naše občany obrovské peníze, ale vláda to řeší opět nesystémově a nedostatečně. V rozhodování řešení nehrají roli fakta ani zdravý rozum, ale jen momentální nálady a ideologie, což je spolehlivá cesta, která nevede k řešení problémů, ale naopak je zcela spolehlivě vytváří.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě zahajujeme jednání o novele, pro kterou se vžilo jednoduché a výstižné pojmenování lex Ukrajina. Asi všichni členové této vážené Sněmovny, kteří mají delší zkušenosti s legislativní prací, dobře vědí, že v případě okolnostmi předurčených zákonů to mnohdy bývají normy uspěchané a nepříliš dobře připravené. Jsem však přesvědčená, že v tomto případě je tomu rozhodně jinak. Každý si jistě vzpomíná na v podstatě nedávné dlouhé debaty kolem prodlužování nouzového stavu. Nyní určitě stojí za připomenutí, že právě ten čas, který jsme prodloužením nouzového stavu získali, byl potřebný mimo jiné k přípravě této novely, byl potřebný k přípravě lex Ukrajina. O technických detailech zákona zde zcela jistě proběhne diskuse. Já bych se proto omezila na několik bodů, které považuji za klíčové. Skutečně důležitý je podle mého celkový dopad návrhu na situaci v zemi. Mám samozřejmě na mysli, že pokud věc dostatečně rychle projednáme, pak již kvůli současné uprchlické krizi nebude potřebné prodlužovat právě onen nouzový stav, na který je tato Sněmovna již poněkud dovolte mi říci alergická, přičemž podstatnější než nechuť poslankyň a poslanců Sněmovny je fakt, že i když se poslední měsíce nouzového stavu dotýkají života občanů velmi málo, značnou alergii k němu cítí už celá společnost. A ještě jednou chci zdůraznit, že v oněch posledních měsících se skutečnost, že stále žijeme v prostředí vyhlášeného nouzového stavu, projevuje v životě občanů naprosto nepoměrně méně, než tomu bylo v době pandemie. Nicméně veřejnost od nás, koaličních i opozičních politiků, očekává, že si co nejdříve poradíme se situací elegantně a s použitím jemnějších postupů, než je nouzový stav, koncipovaný jak asi všichni víme pro zvládání hodně odlišných situací. Jezdím poměrně často po naší zemi a hovořím s mnoha lidmi, tak vás mohu ujistit o jednom. Řešení neočekávají jen voliči STAN, Pirátů či dalších koaličních stran, ale i příznivci opozice.

V předložené novele vidím dva jasné úmysly vlády. První je, že na základě této legislativy bude možné pokračovat v rychlé pomoci lidem, kteří utíkají před válkou a zkázou, kteří utíkají z oblastí, ve kterých jim hrozí smrt. Druhý pak je, že jsou zde vytvořeny podmínky, aby tuto pomoc bylo možné lépe a efektivně kontrolovat z hlediska oprávněnosti, z hlediska případného jejího zneužívání, aby stát mohl získávat lépe přehled o vývoji situace. Nyní již máme se situací daleko více zkušeností a tyto zkušenosti jsou právě včleněny do návrhu, který máme nyní před sebou. Chci zdůraznit, že jsou tam včleněny s veškerými ohledy na humanitu a důstojnost uprchlíků, ale zároveň jsou tam včleněny s vědomím potřeby zajistit skutečně efektivní využívání veřejných zdrojů.

Tato diskuse by měla být o tom, jak dobře organizovat pomoc lidem na útěku. Neměla by být o tom, co si kdo z nás myslí o ukrajinských dějinách nebo o právech Ruské federace. Naše dnešní práce je posoudit zákon, který umožní organizovat pro ně pomoc a tuto pomoc také efektivně kontrolovat z hlediska její efektivity a oprávněnosti v konkrétních situacích a případech.

Děkuji paní místopředsedkyni.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, i já bych se ráda vyjádřila ke sněmovnímu tisku, k takzvanému lex Ukrajina II. Na úvod bych chtěla říct, že dnes se opravdu tento sněmovní tisk projednával v bezpečnostním výboru.